Hvala gospodine predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani građani koji nas gledate. Govorit ću o dopunjenoj verziji restrukturiranja brodogradilišta Uljanik i Treći maj, to je znači inovirani koncept koji postavljamo ovdje pitanje tko ga je sačinio ne piše ime autora, je li to uprava, ako je to napisala postojeća uprava koja je ova brodogradilišta dovela u probleme, onda zamislite isti ljudi koji su uništavali Uljanik i Treći maj sada pišu kako riješiti njegove probleme. S druge strane, predsjednik nadzornog odbora Uljanika je čovjek koji je direktor Uljanik plovidbe privatne firme, koju je doduše prije ne znam koliko godina bio i glavni direktor Uljanik grupe. Dakle vidimo ovdje koliko ima sukoba interesa, incestuoznih veza itd. No nekoliko riječi o tom dopunjenom konceptu restrukturiranja koji je trebao otići ponovno u Bruxelles. Mi vidimo da o tome Vlada šuti, zašto šuti? Što se predlaže u ovom konceptu restrukturiranja? Predlaže se da se uloži u 4 godine 578 milijuna eura od čega bi država uložila 60%, a Uljanik sam 40%, a u drugoj verziji pola-pola. Međutim što je suština ovoga programa restrukturiranja? Ovakva ideja proizvodnja brodova i dalje bi se odvijala na mjestu koji se zove Otok gdje se i sada proizvode, međutim jedan dio koji je uz samu obalu, koji je ustvari najbolji, koji se zove Arsenal, on ima površinu 24 hektara, to je najvažniji dio, to je dragulj jer je građevinsko zemljište, za njega se ovdje predviđa da se očisti, zamislite, u prvoj fazi, da se tu gradi rezidencijalno turistički centar, a ispred njega marina. E sad zamislite marinu, ovaj rezidencijalni i turistički kompleks a pored njega se vari, buši, brusi, proizvode brodovi. Ja to nisam vidio nigdje u svijetu. Svakome jasno iz aviona se vidi da se u prvoj fazi želi očistiti 24 hektara arsenala koji po procjeni stručnjaka stranke Promijenimo Hrvatsku vrijedi od 120 do 240 milijuna eura, zamislite koja je to vrijednost a u drugoj fazi bi se potpuno znači ugasila proizvodnja brodova. Dakle, budimo jasni i ova Vlada mora reći da svojim nečinjenjem ona podržava pretvaranje Uljanika u nekretninski biznis a svojim nečinjenjem znači želi doprinijeti gašenju proizvodnje brodova. Zamislite samo izmještanje arsenala, sekcije rezanja čelika, limova u Vodnjan i još neke aktivnosti koštale bi preko 600 milijuna kuna. Prema tome čišćenje terena za nekretninski biznis platili bi porezni obveznici a onda bi tzv. strateški partneri koje uopće ne zanimaju brodovi, proizvodnja niti imaju ikakvo iskustvo oni koji su sada nazočni dakle oni ne bi tamo proizvodili brodove. Još želim reći jednu stvar, naime, početkom ove godine, krajem prošle godine njemački neki investitori su bili zainteresirani za proizvodnju, nastavak proizvodnje posebnih, specijalnih brodova ali ih nitko nije primio. Postavljam sa ovoga mjesta, dragi građani, posebno se vama obraćam jer ovdje u Saboru vidimo kako stvari stoje i u kojem smjeru se vozi, mi ovdje bez vas ne možemo donijeti neke ključne promjene u hrvatskom društvu i gospodarstvu. Prošle godine Ministarstvo financija poslalo je u Uljanik nadzor, ekipu za financijski nadzor da u pola godine sačini izvještaj kako su se trošile subvencije, kako tamo stvari stoje itd. Oni su to trebali napraviti do kraja 2017. godine i taj je izvještaj stvarno završen u siječnju ove godine. Pitao sam dva puta ponovo sa ovog mjesta pred čitavom hrvatskom javnošću pitam premijera i ministra financija, vi ste rekli da je taj izvještaj gotov. Pitali smo ministra financija zašto ga ne prezentira javnosti, on je rekao da ne može. Pa je li tamo u pitanju toliki kriminal, korupcija? Jesu u pitanju isprepletane veze politike i institucija da ne smijete objaviti taj izvještaj? Ponovno vas pozivam, danas će biti izvještaj o radu Vlade i premijera i ministra financija, već danas objavite zašto skrivate taj izvještaj, što je u njemu tako sporno, bojite li se nekih interesnih skupina jer hrvatski građani zaslužuju da se o tome kaže. I pozivam radnike Uljanika i 2. Maja da konačno preuzmu i sudbinu u svoje ruke jer oni su većinski dioničari i jednog i drugog brodogradilišta i da ovaj proces restruktuiranja bude pravi, poslovni a ne ponovno politički. Hvala. Idemo dalje. 4. klub je onaj zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, poštovani kolega Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Jučer sam bio na konferenciju koju radi Večernji list, pod nazivom „Hrvatska kakvu trebamo“ Ona je po prvi puta bila održana izvan Zagreba, održana je u Koprivnici, u zgradi Podravke. Svi su bili oduševljeni tim domaćinstvom, vjerojatno nisu tako bili oduševljeni putem koji su trebali prevaliti da bi došli do Koprivnice jer im je nakon onih svih zavoja i naseljenih mjesta po cestama kojima su se vozili vjerojatno trebalo dosta vremena da se stabilizira i da im organizam ponovno dođe u neko stabilno stanje. Na toj konferenciji čija tema je bila porezna reforma imalo se je prilike čuti što poslodavci i poduzetnici misle o poreznoj reformi. I ja sam uvjeren da je ministar Zdravko Marić još jedanput imao priliku shvatiti i čuti da porezna reforma koja je pred nama treba, 3.-ća faza, treba svakako za prvu i osnovnu intenciju imati smanjenje i rasterećenje porezno na plaće, da plaće ljudima moraju rasti. To je bila poruka koja je jučer poslana i na toj konferenciji.

Danas vidimo da i neke oporbene stranke sa identičnim prijedlogom izlaze u saborske procedure. Ja bih mogao ovdje reći da mi je drago da je netko prepisao taj model ali nije korektno da se tako nešto uzima a da se barem ne spomene čija je to ideja, otkuda je krenulo. Ali uvjeren sam da će i Vlada i ministar Marić nakon svih ovih sagledavanja te problematike shvatiti da je potrebno napraviti nešto u tom pravcu i da bi se u ovom sada paketu 3.-će faze porezne reforme moralo ući i u makar izmjene Zakona o minimalnoj plaći ako već nismo predvidjeli porezna rasterećenja samim prijedlogom izmjena 9 zakona koji se sada predlažu. Kada sam, danas sam gledao što bi to trebalo biti i kakva bi to trebala biti Hrvatska koju trebamo a onda sam nakon toga došao u svoje Križevce i otišao na benzinsku stanicu. I tamo sam vidio Hrvatsku kakvu ne trebamo, razgovarao sa ljudima koji su u to vrijeme točili gorivo, otrpio njihov gnjev, opravdani gnjev i danas ovdje ustvari odlučio govoriti o tome i pozvati resorna tijela u Vladi RH da hitno nešto poduzmu kako bi se cijena goriva stavila pod kakvu takvu kontrolu.

Evo ja se nadam i vjerujem da će ovakve konferencije kao što je ova bila jučer biti i dalje diljem Hrvatske, da će otvarati razne teme a volio bi da jedna od narednih tema bude i tema kako povećati plaće i na taj način zadržati ljude u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Prije nego što krenemo dalje, samo malo kolega Pupovac, povreda Poslovnika, kolega Grmoja, izvolite. Evo kolega Hrg već u nekoliko svojih istupa govori o svojoj nekakvoj ideji povećanja minimalne plaće koju je eto, sada SDP članak 238., koji je eto sada SDP oteo. Ja ga moram upozorit, a to možda jest dobra ideja ali je loša realizacija.

Hvala. Ovo je bila jedna gruba, namjerna povreda Poslovnika i dajem vam opomenu.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Poštovani zastupnice i zastupnici, dopustite mi kratko uvodno obrazloženje. Predsjednik Vlade jedanput godišnje, na početku drugog redovitog zasjedanja Sabora u skladu s člankom 217. stavkom 1. Poslovnika, usmeno predstavlja Saboru Godišnje izvješće Vlade u kojem izvještava Sabor o uočenim pojavama, problemima i stanju u društvu kao i o aktivnostima Vlade. Govor predsjednika Vlade o izvješću može trajati najdulje 1 sat. Na govor predsjednika Vlade nije dopuštena replika. Članak 129. Poslovnika određuje da se o Godišnjem izvješću iz članka 128. stavka 1. ovog Poslovnika vodi rasprava. U raspravi mogu sudjelovati samo klubovi zastupnika. Predstavnik kluba zastupnika u raspravi možete govoriti najdulje 20 minuta. Nakon provedene rasprave, predsjednik Vlade podnosi završno izlaganje koje može trajati najdulje 20 minuta a u raspravama nije dopuštena replika. Sada bih molio predsjednika Vlade, gospodina Andreja Plenkovića da podnese izvješće, izvolite. Izvolite kolegice Strenja-Linić. Poštovani predsjedniče Sabora, tražim stanku kako bi se moj klub konzultirao u vezi katastrofalnog izvješća o stanju u psihijatrijskom skrbi djece u Hrvatskoj. Na situaciju je upozoreno u više navrata, ministar Kujundžić je za to znao, trenutno u Hrvatskoj skoro 100 000 djece ima neki oblik psihijatrijskih tegoba koje je potpuno zanijekao ministar Kujundžić, on je potpuno u novom nacionalnom planu bolnica prekrižio i ne postoji dječja adolescentna psihijatrija zbog čega smo dovedeni u situaciju da o toj djeci se neadekvatno skrbi. U dva navrata pravobraniteljica za djecu ga je na to upozorila, tražila da se pod hitno o tome očituje jer je zanemareno način na koji se brine o djeci i trenutno do Rijeke do Dubrovnika nemate niti jedan krevet za djecu sa psihijatrijskim tegobama. Trenutno u Hrvatskoj imate samo 37 dječjih psihijatara u odnosu na 500 onih koji liječe odrasle osobe. Zbog toga je ministar upozoren u dva navrata a Europa nas je ponovno u ovom izvješću koje stiglo proteklih dana na to upozorila. Ministar je to propustio i u nacionalnom planu razvoja bolnica potpuno ukinuo dječje i adolescentne krevete u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji. To je skandalozno, na to je upozorila i pravobraniteljica za djecu i zbog toga je tražila obzirom da ministar je to potpuno zanemario, tražila je hitno sazivanje tematske sjednice saborskog Odbora za zdravstvo koja će se desiti, molim stanku od 10 minuta kako bi se moj klub o tome konzultirao. Kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, tražim stanku na istu temu s obzirom da je prema prošlotjednom izvješću Vijeće Europe koje analizira uvjete u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež, utvrđeno da liječnici vežu djecu, vežu ih, da djeca nemaju pristup sanitarnim čvorovima, da nemaju pristup dvorištu, da se cijelo vrijeme nalaze u zatvorenom prostoru i da dijete nema čak niti 6 m2 propisanih zakonom da se dakle djecu drži kao stoku u 21. stoljeću i da je na cijelo to stanje pučka pravobraniteljica izvijestila Vladu i ministra zdravstva Milana Kujundžića a on 2 g. nije odgovorio na upit pučke pravobraniteljice. Dakle, jesu li to uspjesi Vlade koja dopušta da se psihički bolesna djeca tretiraju kao da su u srednjemu vijeku, kao krajnje nehumano, krajnje okrutno i surovo dok mi istovremeno dajemo 40 milijardi kn za zdravstvo, za rupu bez dna i da nam ovdje u Sabor netko dolazi pričati o uspjesima zdravstva i o nekakvoj sanaciji dugova koja će ponovno podmirivati hrvatski građani a nismo u stanu pružiti najosnovnije usluge, nismo u stanju odgovoriti na obični e-mail 2 g. U Zagrebu gdje udaljenost između Ureda pučke pravobraniteljice i Ministarstva zdravstva se mjeri 15 min hoda.

Hvala lijepa. Javlja li se još netko za stanku? Ako ne, s obzirom da ovo izvješće pokriva vrlo širok spektar pojava, problema i stanje u društvu kao i aktivnosti Vlade, ja ću sukladno Poslovniku dati stanku od 10 minuta. Znači nastavljamo u 10 sati i 37 minuta.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmemo svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti sa radom.

predsjedniče, ja bih vas molio da omogućite poslovničku [[Upadica predsjednik: Ne, neću omogućiti jer ste imali priliku i ovo je opstrukcija.]] Zadnji put ste imali takvu situaciju sa gospodinom Šukerom pa ste mu omogućili da se naknadno javi. U međuvremenu se desila jedna vrlo važna situacija, znači između ovih 10-ak minuta, ja to nisam znao i sada želim to izložiti, u čemu je problem?

Izvolite sjesti kolega Maras, sada je na redu izlaganje predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića. Može biti stanka nakon što obrazložim, nakon što predsjednik završi? Ne, biti će stanka, odnosno vaš zahtjev će biti nakon izlaganja predsjednika Vlade. To je strašno, to je skandalozno!

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Danas imam čast izvijestiti o radu Vlade u drugoj godini mandata u koju smo osiguravši i političku i gospodarsku stabilnost nastavili i započeli s promjenama koje život naših sugrađana čine kvalitetnijim. Izgradnja uređenijeg društva i poticajnog gospodarskog okruženja danas je važnija nego ikada, kako bismo reformama i posvećenim radom u narednom vremenu uhvatili korak sa državama koje su u EU ušle gotovo desetljeće prije nas. Radi potpunijeg razumijevanja naših aktivnosti moram podsjetiti da smo kod preuzimanja odgovornosti za upravljanje Hrvatskom zatekli podijeljeno društvo, političku nestabilnost, visoku nezaposlenost, negativne demografske trendove, neodrživ mirovinski sustav i veliki broj blokiranih građana sve to uz preveliko porezno opterećenje, ne sređene javne financije, sporo korištenje europskih fondova i provođenje strukturnih reformi. Uz to imali smo krizu sistemskih razmjera u Agrokoru kao i brojna druga naslijeđena pitanja gospodarske tranzicije. Svjesni smo da su negdje rezultati brži a da je negdje potrebno više vremena ali sasvim je jasno da reforme koje provodimo već daju konkretne rezultate na gospodarskoj, političkoj i društvenoj razini. Gospodarski rast nastojimo ostvariti kroz trokut, strukturne promjene utemeljene na nacionalnom programu reformi, investicije i odgovorna fiskalna politika. Drugim riječima moramo bolje raditi, više ulagati i mudrije upravljati proračunom. Svojim djelovanjem nastojali smo pokrenuti strateške projekte, razvijati kulturu političkog dijaloga, poštovanje pravne države i demokratske standarde dovesti na višu razinu. Premda djelujemo u ozračju u kojem se širi pesimizam i defetizam, predanim radom i postupnom transformacijom društva želimo ljudima vratiti potreban optimizam. U tom kontekstu nastojimo razvijati suradnju sa svim relevantnim akterima, poslodavcima, sindikatima, akademskom zajednicom, stručnim i ne vladinim udrugama, medijima, županijama, gradovima i općinama. Na inicijativu Vlade od početka mandata doneseno je 266 zakona. U velikoj većini, kroz redovni postupak i javno savjetovanje. I u protekloj smo godini nastavili diljem Hrvatske održavati sjednice Vlade i sastanke sa županima i predstavnicima udruga gradova i općina. Posebno mi je drago da svih 8 zastupnika nacionalnih manjina podržava Vladu a da u partnerskom odnosu radimo na ostvarivanju operativnih programa za nacionalne manjine, štitimo i unapređujemo manjinska prava usprkos njihovom sve glasnijem propitkivanju od pojedinih aktera, inicijative koje žele smanjiti prava manjina podrivaju dosegnute demokratske standarde i tome se kao Vlada protivimo. Na tom tragu uvažene zastupnice i zastupnici predstaviti ću vam današnje izvješće kroz četiri tematska područja: jačanje vladavine prava, konkurentnije gospodarstvo i ravnomjerniji razvoj, zaštita obitelji, tolerantnog i pravednog društva te jača i sigurnija Hrvatska u Europi i svijetu. Kao članica EU Hrvatska je dio obitelji slobodnih europskih nacija koji dijele zajedničke vrijednosti među kojima je vladavina prva jedna od temeljnih. Međutim, svjedočimo i negativnim pojavama koje ukazuju na to da je još mnogo posla pred nama kako bismo uistinu učvrstili naše institucije. Država ne može biti prava potpora građanima ako njezine institucije nisu učinkovite, odgovorne i svima dostupne. Moramo uložiti dodatan napor u profesionalizaciji javnih službi i državnih institucija kako bismo osigurali brzu i učinkovitu uslugu svim našim građanima, puno povjerenje u državne institucije i njihovo zakonito postupanje. Zbog toga je snaženje hrvatskih institucija naša ključna, trajna i zajednička zadaća. U pravosuđu već niz godina imamo kontinuirano smanjenje broja neriješenih predmeta na sudovima. U lipnju 2016. bilo je 528 000 neriješenih predmeta, a dvije godine kasnije taj broj je 424 000. Dakle broj neriješenih predmeta smanjen je za 20% ili ti 104 000. No usprkos značajnim pomacima stanje u Hrvatskom pravosuđu još uvijek nije zadovoljavajuće. Poštujući neovisnost pravosuđa, želimo sudove i državno odvjetništvo učiniti djelotvornijim i to bržim procedurama, boljom opremljenosti i efikasnijom organizacijom. Donošenje 6 pravosudnih zakona omogućilo je reorganiziranju mreže pravosudnih tijela te bolju dostupnost sudova. Jedan od glavnih elemenata te reorganizacije bilo je spajanje prekršajnih s općinskim sudovima, a istodobno je broj pravosudnih tijela dodatno smanjen sa 116 na 108. Moderniziramo i digitaliziramo pravosuđe širenjem e komunikacije. Osim učinkovitosti pravosuđa, zakonodavnim izmjenama adresirali smo i pitanja transparentnosti, odgovornosti i neovisnosti pravosudnog sustava. Tako smo novim propisima uveli transparentni sustav imovinskih kartica koje će biti javno dostupne od sljedeće godine. Usvojili smo nova rješenja koja će suziti prostor za arbitrarnost i omogućiti izbor najboljih kandidata za pravosudne dužnosti. Istodobno smo pripremili i prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, tzv. zviždača kako bi se dodatno zaštitili oni koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju i druge nepravilnosti. Takvu zaštitu uvijek trebaju imati i novinari koji imaju važnu ulogu jer je sloboda medija važna sastavnica demokratskog društva. Sve su ovo mjere kojima želimo preventivno djelovati na postojeće koruptivne rizike i time jačati povjerenje građana u pravosudne institucije. Nažalost događaji povezani uz kompromitaciju tajnih izvida i odavanje posebnih mjera dodatno su narušili povjerenje u sustav. Naglašavam da se neovisnost pravosuđa manifestira ne miješanjem u rad pravosudnih tijela te poštivanjem njihovih odluka, međutim očekujem, a to je i stav cjelokupne javnosti, da pravosudne institucije savjesno, učinkovito i odgovorno izvršavaju svoje ovlasti

odvojenosti povezati ćemo jug Hrvatske. Osim financijskog nastavljamo i dalje s operativnim restrukturiranjem u cestarskim društvima. Kao mediteranska pomorska država strateški razvijamo pomorski sektor, pomorsko dobro i luke. Prvi put stvorili smo uvjete za europsko financiranje projekata za razvoj lučke infrastrukture. Nakon pomaka u cestovnom i pomorskom sektoru vrijeme je da moderniziramo željezničku infrastrukturu koja je u lošem stanju i željeznice učinimo konkurentnima za prijevoz putnika i robe. Zato smo pokrenuli veliki investicijski ciklus od preko 3 milijarde eura do 2030. godine. Bez novih investicija, nema razvoja željeznica kao ekonomski i ekološki najpovoljnijeg kopnenoga prijevoza. Nakon parnog stroja, elektrifikacije i elektronike u tijeku je četvrta industrijska revolucija koja se temelji na digitalizaciji, internetu stvari, umjetnoj inteligenciji, nano, bio i neuro tehnologijama. Svijet u koji ulazimo za samo nekoliko godina bit će sasvim drugačiji od sadašnjeg. Hrvatska se za to mora pripremiti i integracijom u digitalno tržište EU i na državnoj razini. Nacionalnim širokopojasnim planom programiramo izgradnju infrastrukture za ravnomjernije uvođenje novih tehnologija i dostupnost brzog interneta diljem Hrvatske. Zato mi je posebno drago da je razvojno istraživački centar Ericssona Nikole Tesle otvoren u Osijeku koji na taj način postaje jedno od Europskih IT središta. S rastućim energetskim potrebama pitanje energetske sigurnosti danas poprima sve veću geopolitičku dimenziju. Kako bismo osigurali sigurnost opskrbe i energetsku neovisnost Hrvatske tijekom posljednje 2 godine intenzivno radimo na pripremi projekta LNG terminala na otoku Krku uz poštivanje najviših ekoloških standarda. Poseban zakon koji smo donijeli pomoći će da se projekt uspješno dovrši, obnavljamo više od 600 javnih zgrada diljem Hrvatske, a od iduće godine subvencioniramo obnovu i privatnih kuća radi poticanja energetske učinkovitosti i građevinskog sektora. U iduće dvije godine za to ćemo iskoristiti 5 milijardi kuna. Razvoj hrvatskog sela i poljoprivrede kao važna sastavnica gospodarskog razvoja jedan su od najvažnijih prioriteta programa vlade. Radi podizanja konkurentnosti hrvatskih poljoprivrednika i ribara te ravnomjernijeg razvoja naših ruralnih krajeva prošle godine isplaćeno je preko 4 i pol milijarde kuna potpora, a ove godine u okviru programa ruralnoga razvoja ugovoreno je već 9,4 milijardi. Pojednostavili smo i skratili procedure u ostvarivanju potpora ključnim zakonskim propisima o poljoprivrednom zemljištu, o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom reformiramo poljoprivredni sektor. Kao što smo i obećali morsko ribarstvo i akvakultura stekle su status strateških gospodarskih djelatnosti. Olakšali smo financiranje poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora s milijardu kuna kredita i jamstava. U fokusu nam ostaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima želimo osigurati veću dostupnost novca iz europskih fondova. S prosječno preko 390kg otpada po stanovniku od presudne je važnosti uspostaviti moderan sustav gospodarenja otpadom koji od otpada stvara resurs. Time ćemo zaštiti naš okoliš, ali i ostvariti velike uštede. Stoga radimo na razvoju cirkularne ekonomije, na povećanju energetske sigurnosti i učinkovitosti, ali i učinkovitosti vodno komunalnih gospodarstava. Time pridonosimo i globalnoj borbi protiv klimatskih promjena u koju se svi trebamo uključiti. Donesen je poseban zakon koji nam omogućava integralno upravljanje vodama i bolje očuvanje naših nacionalnih vodnih resursa.

Turizam je važna gospodarska grana koja čini petinu hrvatskoga BDP-a. nakon rekordne 2017. doživjet ćemo još bolju 2018. godinu. Već sada imamo 6% više dolazaka i 4% više noćenja. U odnosu na ovo razdoblje lani i mjesec dana ranije smo dosegli 100 milijuna noćenja. Do kraja godine očekujemo 19 i pol milijuna dolazaka, 106 milijuna noćenja i prihod iznad 12 milijardi eura. Do kraja godine u turizam ćemo uložiti gotovo milijardu eura što je 15% više nego 2017. i gotovo 40% više nego 2016. Jačamo položaj Hrvatske kao avio destinacije što je dovelo do otvaranja 70 novih avio linija čime postajemo dostupniji turistima iz udaljenijih država. U današnjem, brzo mijenjajućem svijetu, obrazovanje i znanost javna su dobra posebno važna za postizanje osobnog, gospodarskog i društvenoga razvoja. Nužna i dugo očekivana reforma školstva se počela provoditi. Osigurali smo pravni okvir i sredstva, a temeljem društvenog koncensusa namjeravamo donijeti kurikularne dokumente koji će omogućiti učenicima stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija. Kurikulumi moraju istodobno učvrstiti identitet naše djece i naših mladih kroz hrvatski jezik naše vrijednosti, našu kulturu i povijest te ih pripremiti za potrebe sve dinamičnijeg i zahtjevnijeg tržišta rada. Stručno analiziramo i vrednujemo sve promjene koje uvodimo u sustav, digitaliziramo i tehnički opremamo škole, a informatiku smo uveli u 5. i 6. razred OŠ kao obavezni predmet, unaprijedili smo strukovno obrazovanje i za strukovne škole osigurali milijardu kuna. 25 strukovnih škola podignuto je na razinu regionalnog centra kompetentnosti, što znači novu opremu u strukovnim školama, ulazak učenika u svijet rada te edukaciju učitelja. Do kraja 2020. oko 67 000 studenata primit će stipendije u ukupnoj vrijednosti od pola milijarde kuna zbog nepovoljnog socioekonomskog položaja ili za studij u stem području. Radi unapređenje hrvatske znanosti osnovano je 13 znanstvenih centara izvrsnosti kojima je dodijeljeno više od 370 milijuna kuna. stvorili smo nužne preduvjete za zapošljavanje 350 mladih znanstvenika, a time i za njihov ostanak u Hrvatskoj. osigurali smo milijardu kuna za znanstvenu opremu i infrastrukturu što je najveće opremanje hrvatske znanosti u zadnjih 15 godina, a iz europskih fondova sveukupno smo povukli čak 2,8 milijardi kuna. Na području kulture njegovanje našeg kulturnog identiteta, zaštite baštine, podrške stvaralaštvu u kreativnim industrijama, promocije hrvatske kulture umjetnosti u domovini i svijetu te međunarodnoj suradnji naše su trajne zadaće. U tu svrhu povećali smo proračun Ministarstva kulture koji sada iznosi gotovo 1% državnoga proračuna čemu je doprinijelo i bolje ugovaranje sredstava iz EU fondova. Usvojili smo 3 cjelovita zakona: Zakon o audiovizualnim djelatnostima za poticanje ulaganja u filmsku proizvodnju i izvoz filmskih usluga uključujući i videoigre rastuće tržište sa paketom Zakona o muzejima i arhivima i arhivskom gradivu prilagođavamo se digitalnom vremenu i digitaliziramo arhivsku građu i kulturnu baštinu. Poštovane zastupnice i zastupnici, u središtu politike Vlade RH nalazi se stvaranje solidarnog i pravednijeg društva, a osobito jačanje obitelji kao njegove temeljne jedinice. Izrazito negativni demografski trendovi i starenje problem su cijele Europe pa tako i Hrvatske. U kontinuiranom negativnom trendu koji traje od Drugog svjetskog rata broj rođenih je pao sa 95 na oko 37 tisuća godišnje. Uz to zemlja smo sa tradicionalno velikim iseljavanjem što dodatno pogoršava situaciju osobito od kada se zahvaljujući slobodi kretanja radnika hrvatski državljani mogu zaposliti diljem članica EU. Nema više kvota, nema više radnih dozvola, jedina zemlja koja još dvije godine može štiti svoje tržište rada od dolaska Hrvatskih državljana je Austrija. Sve ostale su kompletno liberalizirale svoje tržište rada i to je razlog zašto se ovaj val iseljavanja događa zadnjih nekoliko godina. Svjesni da je demografska obnova ključna za budućnost Hrvatske uspostavili smo u okviru postojećeg ministarstva i dio koji je izrazito važan za hrvatsku budućnost a to je demografija kao i vijeće za demografsku revitalizaciju. Povećali smo potpore za rođenje djeteta za 50% sa 2663 na 3991 kunu za drugih 6 mjeseci i novčane naknade za nezaposlene roditelje sa 1663 na 2328 kuna mjesečno. Proširili smo krug korisnika dječjeg doplatka na 92 tisuće roditelja i 150 tisuća djece kao i pronatalitetnog dodatka od 500 kuna za 3. i 4. dijete što je proširenje od 50% u odnosu na dosadašnji broj korisnika i prvo povećanje nakon desetljeća. Gradimo ili obnavljamo preko 300 dječjih vrtića, te omogućujemo dvosmjenski rad vrtića u sve boljim uvjetima. Za jačanje mladih i njihovih obitelji nastavljamo subvencionirati stambene kredite i gradimo stanove po programu društveno poticane stanogradnje diljem Hrvatske. Samo lani je kroz mjeru subvencioniranja stambenih kredita 2320 mladih obitelji povoljnije došlo do svog doma a posebno nas raduje da je u tim obiteljima rođeno 250 djece. Preko 3 tisuće zaprimljenih zahtjeva ove godine pokazuje izniman interes i pogođenost ove mjere. U suradnji sa partnerima iz javnog i privatnog sektora planiramo uvesti obiteljsku karticu koja će obiteljima s više djece omogućiti pogodnosti progresivne popuste prema broju djece na razne usluge koje nude partneri. Cilj nam je također pojačati mjere povratka i akcijski plan koji bi hrvatskim iseljenicima olakšao povratak ili iseljenje u Hrvatsku. No moramo imati na umu da su demografska pitanja jedna od najsloženijim i da na tom području nema instant rješenja već se pomaci mjere tek srednjoročno i dugoročno. To je sveopće društveno pitanje koje zahtjeva zajednički angažman i samo općom mobilizacijom i osviještenošću moći ćemo preokrenuti negativne demografske trendove. U tome su posebno važni mladi nositelji novog razvojnog ciklusa u Hrvatskoj i najdinamičniji dio društva, svjesni smo njihovih problema i nesigurnost zaposlenja koje im se često nudi. Projekte mladih financiramo sa 6,3 milijuna kuna a radi poboljšanja dijaloga o javnim politikama za mlade oformili smo i Vladin Savjet za mlade. Želimo mladima stvoriti uvjete za bolji život kako bi ovdje ostali i gradili svoju budućnost. Radi zaštite žrtava žena od nasilja i obiteljskog nasilja ratificirali smo Konvenciju Vijeća Europe za suzbijanje nasilja u obitelji poštujući pri tome hrvatski ustavni poredak. I unatoč onoj kampanji kojoj smo bili svjedoci želim kazati da je naša interpretativna izjava koja je dio Zakon o potvrđivanju i ovdje je prihvaćena u Hrvatskom saboru među pravnim stručnjacima Vijeća Europe, ne samo pozdravljena i prihvaćena bez i najmanje rezerve nego se smatra kao model za druge države članice da olakša proces ratifikacije ove Konvencije i da se stvari vrate na njenu bit a to je sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Sprječavanje obiteljskog, vršnjačkog i svakog drugog oblika nasilja je civilizacijsko pitanje. Vlada je odlučna poduzeti sve radi njihovog suzbijanja primjerene zaštite žrtava ali i kažnjavanja najstrožeg počinitelja. Osiguranje jednako dostupnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga jedan je od prioriteta programa Vlade ali i poseban izazov u sustavu koji zahtjeva modernizaciju. U tu svrhu provodimo funkcionalnu integraciju 12 bolnica koje će objediniti svoj rad: Vinkovci, Vukovar, Ogulin, Karlovac, S. Brod, N. Gradiška, Osijek, Našice, Šibenik, Knin, Požega, Pakrac. Unapređujemo sustav hitne pomoći kroz funkcionalno povezivanje županijskih zavoda za hitnu medicinu i objedinjenim hitnim bolničkim prijemom. Preko prioritetnih lista čekanja koje smo unijeli za bolesti koje je potrebno čim prije obraditi i liječiti tijekom 2018. naručeno je preko 14 tisuća bolesnika. I u zdravstvu bolje koristimo europske fondove. Do sada je ugovoreno preko 3 milijarde kuna projekata u zdravstvenoj infrastrukturi, hitnoj zdravstvenoj zaštiti i boljoj bolničkoj skrbi. Financijskog održivosti sustava doprinosi i objedinjeni postupak javne nabave koji provodimo. Podržali smo izgradnju nove bolnice KBC-a Rijeka, izgradnju opće bolnice Pula i planiramo izgradnju Nacionalne dječje bolnice. Liječnici i ostali zdravstveni djelatnici temelj su zdravstvenog sustava zbog čega trebaju podršku države. Financiramo specijalističko usavršavanje preko 200 specijalizanata u području primarne zdravstvene zaštite, priprema se nacionalni plan protiv raka, budući da je rak drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, razvijamo i programe borbe protiv droge. Važna zdravstvena prevencija i faktor borbe protiv ovisnosti je šport. U protekloj godini povećali smo izdvajanja za šport za 23%, a udvostručili smo nagrade za vrhunska športska postignuća na natjecanjima. Osim vice prvaka na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, hrvatski su športaši pokazali talent, upornost i uspješnost na raznim svjetskim i europskim smotrama, na tome im još jednom čestitam. Prvim strateškim dokumentom na području športa unaprijedit ćemo njegovo financiranje. Vodimo brigu o najugroženijim skupinama jer je briga o najpotrebitijima važna zadaća svakog solidarnog društva, a preko pola milijuna naših sugrađana živi s određenom vrstom invaliditeta. U sljedeće 2 godine 15 000 osoba s invaliditetom imat će usluge osobne asistencije zahvaljujući sredstvima osiguranim preko europskog socijalnog fonda. Nakon 20 godina povećana su osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu za 20% Zahvaljujem Ljubice. Zastupnice i zastupnici, jedan od problema koji smo zatekli je veliki broj blokiranih sugrađana. Broj od 325 000 građana u blokadi zbog 43 milijarde kuna duga sami po sebi govorio o akutnosti dugogodišnjeg društvenog problema blokiranih kojemu smo odgovorno pristupili. Vođeni načelom solidarnosti donijeli smo paket zakona za rješavanje pitanja blokiranih kako bismo najugroženijim građanima pružili ruku spasa i omogućili novi početak. Prvo smo proveli jednokratni otpis dugova i time deblokirali 6248 građana u potpunosti. Na takvo postupanje odlučile su se i određene lokalne jedinice te privatne kompanije što pozdravljamo te se nadamo da će biti primjer i drugima. Zatim smo omogućili obustavu provjere ovrha koje su se pokazale nenaplativim. Ovim mjerama, sa ova dva zakona, broj od 325 000 blokiranih smanjen je na 274 000, a iznos blokade je smanjen sa više od 43 milijarde kuna na manje od 19 milijardi kuna. značajan doprinos očekujemo i od jednostavnijeg postupka stečaja potrošača koji bi trebao obuhvatiti oko 80 000 građana. Smanjenje troškova, dodatna zaštita ovršenika, uvođenje elektroničke komunikacije, učinkovitija provedba postupka glavni su ciljevi novog ovršnog zakona, između ostalog isključujemo mogućnost deložacija u zimskom razdoblju, dodatno podižemo iznos zbog kojeg se ne može ovršiti nekretnina s 20 na 40 000 kuna i proširujemo krug primanja izuzetih od ovrhe. Stvaramo moderniji sustav naplate koji će osigurati jeftinije, brže i djelotvornije namirenje vjerovnika uz pojačanu razinu zaštite ovršenika. Pitanje Domovinskoga rata i pitanje hrvatskih branitelja izrazito je važno i za cijelo hrvatsko društvo, ali i za našu vladu. Mi stoga posebnu pozornost posvećujemo hrvatskim braniteljima koji su za hrvatsku slobodu dali nemjerljiv doprinos, a često su ranijih godina bili nedovoljno uvaženi. Zbog toga smo osnažili odnos prema Domovinskom ratu. Uz zaštitu digniteta Domovinskog rata, čije operacije dostojanstveno obilježavamo, iskazujemo dužno poštovanje prema ulozi hrvatskih branitelja u obrani domovine, ostvarivanju njene samostalnosti i oslobađanja. U dvije godine povećali smo proračun Ministarstva hrvatskih branitelja za 50% i donijeli novi jedinstveni zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, kao što smo i obećali. Bitno nam je i rasvjetljavanje sudbine nestalih i kažnjavanje počinitelja ratnih zločina tijekom Domovinskog rata koji ne zastarijevaju. Još početkom godine na inicijativu ove vlade osnovana je posebna skupina u okviru ravnateljstva policije sa zadaćom intenziviranja aktivnosti po tom bolnom pitanju, a posebno u vezi sa zločinima počinjenim u Vukovaru i na Ovčari. Prvi smo također pokrenuli stručnu i argumentiranu raspravu o suočavanju s prošlošću. Kroz nju želimo izgraditi kulturu sjećanja kojom se uvažavaju žrtve, osuđuju totalitarni režimi i individualizira krivnja. Ulaganjem u obrazovanje o ovim temama spriječit će se revizionizam, negiranje, relativiziranje i omalovažavanje žrtava nedemokratskih sustava 20. stoljeća. Poštovane zastupnice i zastupnici, dopustite nekoliko riječi o ulozi Hrvatske u Europi i u svijetu. Transnacionalni izazovi, povećan broj i vrsta sigurnosnih ugroza danas zahtijevaju od svake države prilagodbu i preventivno djelovanje. Premda smo, kao i mnogi, suočeni s raznim pojavama kriminaliteta Hrvatska je globalno gledajući sigurna zemlja, a ukupni kriminalitet u padu je za 5,2%, ipak ulažemo u prevenciju i sigurnosti za svakodnevnu borbu svih kažnjivih ponašanja, osobito pri suzbijanju organiziranog, gospodarskog i kibernetičkog kriminaliteta. Ulazak u Šengenski prostor, strateški cilj Hrvatske koji će podići razinu zaštite naše granice. Želimo do kraja godine ispuniti sve tehničke kriterije kako bismo sljedeće godine bili spremni za ulazak u Šengen do 2020. Pitanje migracija jedan je od glavnih izazova s kojima se Europa danas suočava. Hrvatska ima najdužu, van Šengensku granicu EU i već sada imamo oko 6 i pol tisuća graničnih policajaca, gotovo jednako koliko i sve zemlje jugoistočne Europe zajedno koje štite hrvatsku granicu od nezakonitih migracija. Kako se nalazimo na jedinoj kopnenoj migrantskoj ruti, moramo biti spremni još djelotvornije štititi svoje granice. Stoga ćemo nastaviti ulagati u poboljšanje standarda rada i života policijskih službenika što je nakon niza godina zapostavljanja, pokrenula ova Vlada.

Nakon 15 g. donesena je Strategija nacionalne sigurnosti i Zakon o sustavu Domovinske sigurnosti, razvijamo učinkovit sustav Domovinske sigurnosti za koordinirano djelovanje različitih sudionika u svim izazovima policije, vojske, tijela i sustav civilne zaštite, sigurno-obavještajnog sustava, vatrogastva, diplomacije, gospodarstva i lokalne zajednice. Vratili smo hrvatsku vojsku u Sinj, Vukovar, Ploče, krajem godine u Varaždin, kroz 2019. i 2020. u Pulu čime smo povećali brzinu reakcije. Donijeli smo i povijesnu odluku o nabavci višenamjenskog borbenoga aviona F-16 od Izraela čime podižemo spremnost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te osiguravamo sposobnost nadzora i zaštite nacionalnog zračnog prostora. Stalno poboljšavamo i životne standarde, radne uvjete i obrazovanje pripadnika hrvatske vojske kojima vraćamo oduzeta prava. U Europskom parlamentu i pred parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe budući da predsjedam Odborom ministara kao i srednjoeuropskom inicijativom, imao sam mogućnost predstaviti hrvatsku viziju Europe te sam tada istaknuo kako želimo biti dio kruga tješnje integriranih članica. Intenzivno radimo na pripremama za naše predsjedanje EU-om koja će biti u prvoj polovici 2020. pripremajući se sa Rumunjskom i Finskom s kojom činimo trio. A to je naša prilika za doprinos daljnjem razvoju europskoga projekta. Prioriteti našeg predsjedanja bit će usmjereni na rast, razvoj, zapošljavanje, energetsku i prometnu povezanost, sigurnost i politiku proširenja. Zagovaramo proširenje Unije na JI Europu jer smatramo da europska integracija može samo učvrstiti mir, stabilnost i prosperitet u ovom djelu svijeta.

Na proljeće, Hrvatska će biti domaćin vrlo važnog sastanka na vrhu Kina +16. Dio kineske politike jednog pojasa jednoga puta na kojem će sudjelovati kineski premijer i čelnici 16 srednjoeuropskih zemalja i na kojemu očekujemo preko 2000 sudionika. Nakon nedavnog susreta sa kancelarkom Merkel u Berlinu, idući tjedan bit ću u Parizu s predsjednik Francuske Macronom, a to je prigoda da u tako kratko roku sa dvije najutjecajnije europske države, zajednički razmotrimo smjer i prijelomne trenutke koji će se zbivati za EU u slijedećih godinu dana. Također, posjetit ću i Kinu početkom studenoga kako bismo zajednički pripremili i učvrstili suradnju uoči tog summita iduće godine. Cijenjene zastupnice i zastupnici, želim se danas osvrnuti i na BiH s kojom imamo vrlo snažne i bliske veze, u čemu Hrvati kao jednakopravan i konstitutivan narod BiH-u, imaju posebnu ulogu. Vidimo da je na nedjeljnim izborima dezavuiran po treći put sam smisao Daytonskoga sporazuma čime je temeljno načelo jednakosti konstitutivnih naroda a koji je bilo i preduvjet i za međunarodno priznanje BiH-a, prekršeno. Kao jamac i potpisnik daytonsko-pariškoga ugovora, Hrvatska je dužna štititi njegov duh i njegove ciljeve. Temeljem rezultata vidimo da je orkestriranim djelovanjem izigrana stvarna politička volja hrvatskoga naroda u BiH-u kojemu su u nedjelju Bošnjaci izabrali na teritoriju Federacije kao jedinstvene izborne jedinice, Željka Komšića, po treći put za nominalnog predstavnika u Predsjedništvu. unatoč plebiscitarnoj podršci Draganu Čoviću. To što se dogodilo loše je za stabilnost i budućnost cijele BiH-a jer nepotrebno antagonizira Hrvate i Bošnjake. Hrvati su 1992. zajedno sa Bošnjacima na referendumu glasali za neovisnost BiH-a, branili su je od Miloševićeve agresije. Danas su oni ti koji najviše vuku prema EU-u uz snažnu potporu konsenzualnu svih političkih aktera u RH a njima se zauzvrat na ovaj način šalje poruka da njihovi legitimni predstavnici nisu dobrodošli u najvećoj instituciji u vlasti. Ova situacija predstavlja ključan izazov i za Hrvate u BiH-u ali i za Hrvatsku da političkim akterima u BiH-u ali i cijelom međunarodnoj zajednici, ukaže na nužnost ispravljanja ovakvih zlorabljenja. Kad je riječ o Sloveniji, nastavili smo dijalog oko rješavanja graničnog pitanja. Ponudili smo rješenje koje bilo u uzajamnom interesu i ostajemo spremni da u dobrosusjedskom duhu s novom slovenskom Vladom bilateralnim putem riješimo to pitanje. Odnosi sa Srbijom opterećeni su ne samo otvorenim pitanjima iz vremena osamostaljenja i agresije na RH poput pitanja nestalih, kulturnih dobara, regionalne jurisdikcije srbijanskog zakona nego i retorikom kojom se Hrvatska nerijetko difamira u međunarodnoj zajednici na što odlučno odgovaramo u svim međunarodnim forumima. Unatoč nametnutom ratu, Hrvatska je pobijedila i danas je članica EU i NATO-a, važno je da što prije Srbija i njeno vodstvo uzmu to u obzir i usvoje europske vrijednosti. Vodimo brigu o Hrvatima izvan Hrvatske, koji želimo povezati s domovinom, ali i osigurati im zaštitu u drugim državama, tamo gdje su oni manjina, na temelju načelu reciprociteta i poštivanja potpisanih ugovora. Poštovane zastupnice i zastupnici, nakon pola mandata ove vlade, smatram da je u društvu potrebno probuditi optimizam, samopouzdanje i povjerenje. Te ujediniti narod oko zajedničkih vrijednosti, kako bi individualni uspjesi dali obol zajedničkom uspjehu, štitimo nacionalne interese i učvršćujemo naš položaj i u Europi i u svijetu. Želim na kraju istaknuti nekoliko prioriteta u vremenu koje je pred nama. Prvo nastaviti ćemo osnaživati vladavinu prava i jačati neovisnost i učinkovitost pravosudnih institucija. Nećemo se pokolebati u suzbijanju zlouporaba i jačanju učinkovitosti. Zbog toga nastavljamo i s ubrzanom digitalizacijom javnih usluga, drugo intenzivirati ćemo mjere demografske revitalizacije. Država mora pružiti potporu svakoj obitelji da se odluči na onaj broj djece koje zaista žele. Subvencionirati ćemo rješavanje stambenog pitanja, pružiti primjerenu novčanu i logističku potporu roditeljima, uvesti, kao što sam naglasio obiteljsku karticu i osmisliti dodatne mjere za privlačenje Hrvata koji žive van Hrvatske u domovini. Na gospodarskom planu, dodatno ćemo smanjiti administrativno i porezno opterećenje, gospodarstvo i građana, koje će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i investicija. Poduzetnici, a osobito izvoznici, pokretači su Hrvatske i zato ćemo olakšati njihovo poslovanje, kako bi lakše mogli povisiti plaće radnicima i zaposlenicima. Do kraja mandata, odgovorno ćemo voditi javne financije, smanjivati javni dug i doseći investiciji rejting, što je bilo nezamislivo prije otprilike 2 g. Peto, još bolje ćemo iskoristit članstvo u EU, raditi na ulasku u Schengenski prostor i provođenju strategije za uvođenje eura kao službene valute u suradnji sa HNB-om. Posvetiti ćemo se unaprijeđenu apsorpcije europskih fondova i pripremiti predsjedanje Vijećem EU, temeljem nacionalnog programa reformi, provesti ćemo niz sektorskih reformi. Prije svega reformu tri najveća državna sustava, za koje su naši sugrađani, najviše zainteresirani, zbog njihovog obima i značaja. Mirovinskog, zdravstvenog i obrazovnog. Dovršiti ćemo strateške infrastrukturne provedbe, kao što su LNG terminal na Krku i Pelješki most, a pripremiti ćemo i veliku modernizaciju hrvatskih željeznica. Zbog značaja za povezanost Hrvatske i vrijednosti sufinancirati u iznosu od 2,7 milijardi kn, kada se izgradi za 3 g. Pelješki most, biti će najopipljiviji simbol hrvatskoga članstva u EU. Svaka od mjera, na kojima svakodnevno radimo, trebala bi poboljšati pojedine aspekte života naših sugrađana, ali kao cjelina, doista, bi trebala mijenjati Hrvatsku i približiti viziju uspješne i moderne države, koja se prilagođava jako brzo mijenjajući globalnim okolnostima. I po dosadašnjem iskustvu, znamo da je taj posao vrlo zahtjevan, ali bilo je zahtjevno i još teže izboriti se za neovisnost, za međunarodno priznanje, pobijediti nadmoćnog agresora u Domovinskom ratu, osloboditi i obnoviti zemlju, ispuniti kriterije za članstvo u EU i NATO-u, bilo je to još zahtjevnije. Zato nećemo štedjeti truda niti energije. A uvjeren sam da možemo uspjeti, stoga vas pozivam i vas zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru, ali i cijelu hrvatsku javnost da nam se pridruži u mijenjanju Hrvatske na bolje. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se predsjedniku Vlade. Imamo jednu povredu poslovnika, izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Predsjedniče vi ste povrijedili čl. 3. stavak 5 a to je oduzimanje pravo stanke na temu klubova. Smatram da tom povredom u biti privilegirate Vladu iznad Sabora i klubova. Jer u ovome trenutku klubovi imaju šta reći. Pa mi smo na dnu EU.

Dakle, neću vam čak dati ni opomenu koliko je vrijedna vaša intervencija ova sada, izvolite kolega Maras vi ste tražili stanku bili. Stanku sam odobrio kao što dobro znadete i Klubu zastupnika Mosta i Klubu zastupnika Živog zida, onda je bila 10 min, prije toga sam pitao želi li još netko. Ne možemo imati stanku na stanku, nego stanka dolazi nakon izlaganja. Sada je završio stanka predsjednika Vlade i ja sada dajem priliku, gospodin kolega Maras, tako je, izvolite. Prvo povreda poslovnika, izvolite. Gospodine predsjedniče, vi ste povrijedili poslovnik u dijelu vođenja, uvrijedili ste kolegu Bulja, ne možete ovakvim opaskama častiti zastupnike, rekli ste da nećete dati čovjeku opomenu, jer on nije vrijedan čak ni opomene [[Upadica Predsjednik: Ne nisam, nego njegova intervencija.]] Jel vi shvaćate koliko je to ponižavajuće za zastupnike i ja vas molim da to više ne radite. Hvala lijepo. Jel želite stanku? Hvala lijepo gospodine predsjedniče, izgleda da premjer Plenković i ja ne živimo u istoj zemlji, on živi zajedno sa Alisom u zemlji čudesa i bilo bi dobro da se što prije probudi. Ja nažalost živim u zemlji gdje 75% građana nije zadovoljno ovakvom situacijom gdje premijer se hvali pred strancima da Hrvati imaju, njegovi građani imaju niske plaće, gdje poručuje svojim građanima da im je u Hrvatskoj dobro jer je u Africi još gore. Gdje negira stotine i stotine tisuća naših sugrađana koja odlaze svakim danom iz Hrvatske. Gdje nažalost, Vlada rehabilitira i ratne zločince uvrštavajući ih u protokole svojih događanja. Gdje je država paralizirana sukobom unutar HDZ-a i zloupotrebom institucija u tom sukobu koji se prožima do najviših vrhova vlasti. Gdje također korupcija gospodine premijeru, također seže do najviših vrhova vlasti šta vidimo i ovih godina i ovih dana gdje nažalost, situacija oko Borga pokazuje da je postojala svjesna namjera da se pljačka novac iz Agrokora i gdje su se neki obogatili za stotine milijuna kuna. Nažalost, to je sve činjenica. Korupcija, nesigurnost, nestabilnost, unutarstranački sukobi, sve ono šta opterećuje našu zemlju, premijer ovdje ignorira i ponaša se kao Alisa u Zemlji čuda. Ja ga pozivam da se što prije probudi i da vidi da hrvatski građanima ovakvim očima ne vide svoju zemlju. Nju treba mijenjati. Hvala lijepo. Kolega Maras, u ovoj intervenciji niste rekli ono što se tražili prije, samo da podsjetim kolegice zastupnice i zastupnike, rekli ste da imate neku novu informaciju, dakle sada ste održali jedan politički govor. Ja vam odobravam naravno stanku od 10 min jer je to poslovnička odredba, tako da samo, činjenice radi. Gospodine predsjedniče, smatram da je povrijeđen Poslovnik, članak 238. i smatram da bi ste trebali našim kolegama Bulju i Marasu uputiti opomenu zbog toga jer skreću s teme, tema je Izvješće predsjednika Vlade i sve ono dobro i lijepo što smo čuli sad oni pokušavaju zamagliti na način da skreću temu.